Nejsme v takovém geografickém prostředí, abychom se mohli spolehnout a vsadit naši energetiku na stabilní sluneční energii.

Čili jádro prostě je tou cestou, která by mohla pomoci budovat klimaticky neutrální energetiku.

Proto bych tedy ponechal jenom to slovo energetiky.

A protože nikdo z dalších přihlášených není přítomen a hlásí se pan poslanec Leo Luzar, tak pan poslanec dostane slovo, potom pan poslanec Skopeček. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Bohužel to rozpracování Národního plánu obnovy tak, jak jsme ho jako poslanci obdrželi, jak formou tabulkovou, tak textovou příliš nereflektuje to, co vy jste ve svém úvodním slově hovořil. Když se podíváte na jednotlivé projekty podle oborů, které jsou předkládány, tak zjistíte, že se jedná většinou o šuplíkové projekty já si dovolím tento výraz.

Možná by stálo za to si říci, k čemu ty finance jako takové, které jsou půjčkou, zcela určitě půjčkou na budoucnost, které se deklarují jako cílené. Ten cíl je rozvoj investic nebo plnění historických nesplněných projektů a programů. To možná by stálo za konstatování a vysvětlení té části Národního plánu obnovy. Bohužel jsme tlačeni časem. Pochopilli jsem správně i vaše slova, Evropská unie tlačí své členské státy, aby co nejrychleji rozjely národní plány obnovy a určily směry směřování finanční pomoci, která má na tento Národní plán obnovy přijít.

Ale podívámeli se rozvoj například v oblasti školství, tak každý by zatleskal a řekl: ano, je to investice do budoucnosti, do budoucnosti našich dětí. Určitě ano, ale když se podíváte konkrétně na rozpracování jednotlivých projektů, zjistíte, že v tom školství se spíše jedná o digitalizaci, internet do škol a podobně, čili všechny ty projekty, které od devadesátých let Česká republika se marně snaží rozvíjet a zpátky se vracejí, jako bychom nedokázali zaměřit tu investici opravdu do toho vzdělání a výzkumu a opravdu k těm dětem, opravdu do toho prostoru školství pro budoucnost. Podobný problém mám také s přístupem ke krajům, které jsou postiženy restrukturalizací.

A přitom tyto kraje jsou postiženy docela výrazně tím dopadem evropské politiky a ty prostředky, které jsou v Národním plánu obnovy, by také tam měly být výrazně možná směřovány.